Epidemie je moment, kdy významná část populace onemocní, v minulosti to bylo vždy v řádu milionu a výše, tady taky vidíme ten rozdíl. A vždy to museli být lidé skutečně nemocní. A opatření by měla mít vždy nějaký logický základ.

A ani jedním z plánů se neřídí, ale od jara vymýšlí stále nové a nové a často nesmyslné věci.

Napadá mě neexistuje žádný lék. No a v tom je problém. Všichni vymýšlejí, co zavřít, ale nikdo nehledá ty léky. Přijde vám to taky podivné? Testování a očkování podle názoru hnutí SPD nesmí být pro naše občany povinné. Nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a tímto očkováním.

Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva.

To přece nikdo nezpochybňuje. Ale pro SPD je důležitá ta dobrovolnost, aby občané měli možnost té volby. A je úkolem státu a Ministerstva zdravotnictví, aby občanům srozumitelně vysvětlili, proč by se očkovat tedy měli nechat a proč ne. A bohužel tady to vázne, jak víme. To vysvětlování ze strany ministerstva v podstatě nefunguje.

Úzká skupina nemůže přece rozhodnout o životech deseti milionů lidí. Je to jednoznačně úkol státu a tady to prostě ze strany vlády nefunguje. Tak jako tak, říkám, že pro SPD je důležitá ta dobrovolnost. Občané musí mít dobrovolnou volbu, jestli to nechtějí, nebo ne, a to SPD rozhodně bude prosazovat i do budoucna a nikoho nemůžeme k takovým závažným krokům, které se týkají jeho zdraví, nutit. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, je tady důležitý bod v závěru tohoto roku těsně před Vánocemi.

Lidi, kteří mají sníženou imunitu a cítí se být ohroženi a je pro ně důležité, jaká opatření vláda zavádí, aplikuje pro ochranu jejich životů.

Nejenom mně, ale předpokládám, že většině tady z poslankyň a poslanců včetně členů vlády popisují lidé své příběhy, se kterými se setkávají.

My máme problém vůbec zaplatit odstupné těm zaměstnancům, které budeme muset propustit.

Díky za to.